Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.

Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O FAKTORINGU Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Milica Radović i Miroslav Petković. Primili ste izveštaje Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres predloga zakona u pojedinostima. Izvolite. Hvala, gospodine potpredsedniče. Poštovana gospođo ministar, koleginice i kolege poslanici, danas je pred nama rasprava u pojedinostima po Predlogu zakona o faktoringu, jednom potpuno novom zakonu, koji ima za cilj da reguliše jednu finansijsku oblast koja, doduše, traje, odnosno prisutna je na našem finansijskom tržištu unazad šest do osam godina, znači, negde od 2005-2006. godine, a radi se o finansijskoj usluzi faktoringa, ili o ustupanju kratkoročnih potraživanja, sadašnjih ili budućih, između pravnih lica. Cilj ovog zakona bi trebalo da bude veća pravna sigurnost učesnika u faktoringu. Do sada se jeste taj posao odvijao, ali nije bilo zakonske regulative. Samim tim, kako je rečeno i u obrazloženju, a sa time se slažemo, trebalo bi da pomogne mnogo više malim i srednjim preduzećima, da svoja zarobljena obrtna sredstva u potraživanjima oslobode i da plasiraju u neke svoje druge proizvodne prose. Naime, unazad godinama, a posebno za pet do šest godina od kada je i svetska ekonomska kriza, rokovi potraživanja kod nas između pravnih lica za prodaju robe ili učinjene usluge su umele da budu i šest, osam, devet, pa i 12 meseci. Bilo je jako teško naplatiti svoje potraživanje usled opšte nelikvidnosti privrede, usled opšteg nedostatka novca na tržištu, tako da su mala i srednja preduzeća bila prisiljena da odgovore na faktoring usluge, najpre, banaka, organizacija i kuća koje su u okviru banaka ponudile faktoring usluge i da svoja potraživanja ustupe ne bi li tako došle do likvidnih sredstava i ne bi li tako, zbog svog lošeg kreditnog rejtinga i nemogućnosti da koriste klasične kredite kod domaćih i stranih banaka, uspele da dođu do slobodnih novčanih sredstava. Dobro je što ovaj zakon sada reguliše i da potraživanja mogu da budu ustupljena i kada se odnose na državna preduzeća i javni sektor. (Predsedavajući: Podsećam vas da je rasprava u pojedinostima.) Time očekujemo da mnoga pravna lica koja su poslovala sa državnim javnim preduzećima mogu ustupanjem svojih potraživanja da rizik naplate oddržave prebace na faktoring kuće. Dobro je i to što mala i srednja preduzeća, odnosno, pre svega dobavljači ili kooperanti, nazovimo ih kako god, prema velikim proizvodnim firmama i velikim trgovinskim lancima sada mogu ta svoja potraživanja od tih velikih kuća da ustupe na tržištu. To ranije nisu mogli jer su tipski ugovori velikih kuća, velikih trgovinskih lanaca onemogućavale naše domaće dobavljače, ako su u pitanju trgovinski lanci, da ta svoja potraživanja ustupe. Jednostavno, to nisu mogli. I u načelnoj raspravi smo nešto malo načeli tu temu, polazeći od toga da će, kako je i u obrazloženju rečeno, ovaj zakon o faktoringu, između ostalog, uticati na konkurentnost ponude na finansijskom tržištu, a samim tim će delimično smanjiti cenu kapitala na finansijskom tržištu. Međutim, ako pođemo od toga da su danas još uvek potraživanja prilično rizična kada će se naplatiti i u kom iznosu će se naplatiti i da su ona pravna lica najčešće prinuđena da ustupe svoja potraživanja, i to baš ona koja su najrizičnija kada je njihova naplata u pitanju, onda postavljamo pitanje … (Predsedavajući: Gospođo Gajić, molim vas, simpatični ste mi, ali vas molim, ovo nije načelna rasprava.) Otišla sam previše na načelnu raspravu, je li tako? (Da) Nisam stigla u danu za načelnu raspravu, pa sam mislila da iskoristim svoje vreme, pošto ga imam dovoljno. Pokušali smo amandmanima, opet kažem, jedino DSS za razliku od drugih poslaničkih grupa, koliko-toliko neke nepreciznosti, možda, za koje smatramo da jesu prisutne u ovom zakonu, ispravimo. Očekujemo, kada stupi na snagu, da će se tek tada videti koje su njegove manjkavosti. Ovde kažemo da u članu 2. tačka 3) – kratkoročno potraživanje je potraživanje koje dospeva na naplatu u roku do godinu dana od dana prodaje robe, odnosno pružanja usluge. Stavili smo zarez i dodali reči: "imajući u vidu ograničenja propisana Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama" Naime, mi smo pre neki mesec doneli Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između pravnih lica i tu smo ograničili naplatu, odnosno rokove naplate potraživanja na 45 i 60 dana. Polazimo od toga da će svi ovaj zakon da poštuju, da će plaćati svoje dugove u roku od 45 i 60 dana, tako da ako te odredbe uzmemo u obzir, donekle se pitamo i koliko će faktoring sada biti popularna finansija mera, jer će svi čekati, ako poštujemo zakon, da redovno naplate svoja potraživanja a neće plaćati skupe usluge faktoring kuća i visoke kamatne stope i regrese da bi ova potraživanja naplatili.

Prethodni govornik govorio je o Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Činjenica je da je taj zakon koji obavezuje da sve treba da se plati u roku od 45 i 60 dana trenutno na snazi. Mi na sajtu Ministarstva finansija i privrede imamo prilike da vidimo koje lokalne samouprave, koje škole, koji direktni korisnici ne poštuju ovaj zakon, tj. nisu u mogućnosti da postupaju po ovom zakonu zbog blokade računa. Jedna od takvih lokalnih samouprava je gradska uprava Zaječara. Mi veoma dobro znamo da su 23. juna tamo održani izbori.

Za to je odgovoran trenutno privremeni organ. I umesto da se privremeni organ bavi naplatom potraživanja, tj. plaća svoje račune, jedina stvar kojom se on bavi je smena direktora.

Ono što mi tražimo je da se zakaže konstitutivna sednica lokalne samouprave u gradu Zaječaru. Da li još neko želi reč? (Ne) Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Miroslav Petković i Milica Radović. Da li neko želi reč? (Da) Reč ima narodni poslanik Gorica Gajić. U članu 2. stav 1. tačka 4) podtačka (1) mi predlažemo da se posle reči: "privredno društvo", doda reč: "zadruge", a da dalji tekst ostaje isti. Naime, tačka 4) reguliše učesnike u faktoringu i kaže ko su ustupaoci svojih potraživanja. Jednostavno, smatramo da pored privrednih društava, banaka, preduzetnika, treba da dopunimo ovaj član i da kažemo da ustupaoc svojih potraživanja može da bude i zadruga. Tu smo mislili na zemljoradničke zadruge, hvala bogu, ima ih još koje rade vrlo uspešno i one uglavnom posluju po principima kao i ostala pravna lica. I one imaju svoja potraživanja, vrlo često nenaplativa, posluju u sferi poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje, tako da smo smatrali da treba i njih ovde dodati.

Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović. Član 3. Predloga zakona kaže da buduće potraživanje može biti predmet faktoringa samo ako je odredivo i ako ugovor o faktoringu sadrži podatak o tome ko će biti dužnik takvog potraživanja. To je stav 1. Mi predlažemo ovim našim amandmanom na član 3. stav 1. da se posle reči: "ako je", dodaju reči: "vremenski i vrednosno odredivo" Prosto, smatramo da potraživanje mora da bude vremenski i vrednosno odredivo, tako bi bar trebalo da stoji, da znamo kada dospeva i koji je to iznos potraživanja koji se ustupa. Preciznosti radi dali smo ovaj amandman. Da li još neko želi reč? (Ne) Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović. U članu 7. stav 2. tačka 5) kaže se da se uz zahtev za odobrenje za obavljanje faktoring poslova podnosi i overena izjava da će se osnivački novčani kapital u iznosu od 40 miliona dinara uplatiti na račun kod poslovne banke. Mi dodajemo da se stavi zarez i da se kaže: "uplatiće taj iznos kod poslovne banke u roku od 15 dana" i da se stavi tačka. Znači, pošto je Ministarstvo dužno da po zahtevu reaguje i izda rešenje u roku od 15 dana, smatramo opet, preciznosti radi, ono pravno lice koje podnese zahtev za odobrenje za vršenje poslova za faktoring treba da zna da je to ipak tih 15 dana, da se ne desi da dođe sutradan, posle 15-og dana i da Ministarstvo probije ovaj rok od 15 dana kada je u obavezi da mu izda rešenje. Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović. Tekst zakona glasi: "domaći faktoring čiji je predmet prodaja potraživanja nastalog prodajom robe ili pružanjem usluga između domaćih lica na unutrašnjem tržištu." Mi amandmanom predlažemo da umesto reči: "domaćih lica" stoje reči: "pravnih lica i preduzetnika koji imaju sedište, odnosno koji su registrovani u Republici Srbiji" U vašem obrazloženju po našem amandmanu pozivate se na član 2. tačka 4. gde je određeno ko su učesnici u faktoringu, a tu kod ustupaoca faktora stoje odrednice sa sedištem u Republici Srbiji ili sa sedištem u inostranstvu.

Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović.

U članu 16. stav 1. posle reči: "naplativost" dodajemo našim amandmanom reč: "celokupnog" i dalje tekst ostaje isti.

U stavu 2. posle reči: "u granicama" dodaje se reč: "ugovorene", a reči: "ako nije drugačije ugovoreno" brišu se. Naime, stav 2. člana 16. kaže: "kada je ugovoren faktoring sa regresom, faktoring ima pravo da zahteva namirenje od dužnika, ustupaoca ili od obojice u isto vreme u granicama odgovornosti dužnika i ustupaoca ako nije drugačije ugovoreno." Prosto, ne bi smelo da ne bude ugovoreno ko je odgovoran za naplatu. Uglavnom imamo faktoring sa regresom i tu jasno stoji ko je odgovoran za potraživanja, da li je to dužnik ili je ustupaoc. To mora da bude u ugovoru navedeno, jer ustupalac odgovara faktoru za naplativost celokupnog potraživanja. Ali, stav 2. kaže: " u granicama odgovornost ako nije drugačije ugovoreno." Po nama, mora da bude ugovore, mora da stoji u ugovoru. To uostalom kaže i član 20. koji reguliše šta sve ima ugovor o faktoringu. Kaže da mora da bude ugovoreno i kako se naplaćuje i ko naplaćuje. Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović. Član 17. Predloga zakona kaže – u slučaju kad se ne može sa sigurnošću utvrditi da li ugovoren faktoring sa regresom ili faktoring bez regresa, smatraće se da je ugovoren faktoring sa regresom. Ponovo se poziva na član 20. i kaže - šta ugovor o faktoringu sadrži, pa tačka 2. kaže – podatak o vrsti faktoringa. Ako je obavezno da po članu 20. ugovor o faktoringu sadrži koja je vrsta faktoringa, smatramo da ne bi smelo da se desi, to je jedno osnovno, da u ugovoru ne bude naznačena vrsta faktoringa. Zato i smatramo, radi veće sigurnosti, da se ne izazove nedoumica da li treba da budu ugovoreni ili ne treba da bude ugovoren, da ovaj član treba da brišemo, da se kasnije, kada budemo obrazlagali član 20, poštuje tačka 2. gde mora ugovorom da bude određena i vrsta faktoringa. Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović. Član 20. Predloga zakona o faktoringu kaže – šta ugovor o faktoringu naročito sadrži. Ovde se navode pod 8. podtački šta to sve ugovor o faktoringu sadrži, ali analizirajući ovaj predlog zakona i u načelnoj raspravi prilično istakli da tu ipak nedostaju još neke odrednice koje bi malo preciznije odredile šta to još ugovor o faktoringu sadrži. Zato mi amandmanom u 20, posle tačke 1, predlažemo da se doda nova tačka 2. gde bi stajalo da ugovor o faktoringu treba da sadrži i podatke o dužniku.

U svakom ugovoru o obligacionim odnosima i u svakom kupoprodajnom ugovoru imamo, tamo negde, zadnji član koji kaže koji je sud nadležan.

Predložili smo da treba da stoji rok važenja, podaci o dužniku i nadležnost suda u slučaju spora zbog veće sigurnosti svih pravnih učesnika. Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović. Izvolite.

Dužniku se samo prosledi pismeno obaveštenje da je potraživanje prema njemu ustupljeno i tu je za njega kraj. Smatramo da bi zakonom trebalo propisati da dužnik barem u pisanoj ili elektronskoj formi potvrdi prijem obaveštenja da je potraživanje ustupljeno i da ta njegova pisana potvrda bude deo dokumentacije koja se prilaže uz ugovor o faktoringu. Bez obzira na vaše obrazloženje, gde kažete da ne mora i ne treba da stoji, smatramo da ovde treba da stoji da dužnik ima barem tu obavezu u ovom poslu faktoringa. Hvala, potpredsedniče.

Ovde je ta prednost gde se štite mali od velikih, a o tome sam i pričao u načelu. Onaj ko duguje ne može da se postavi tako da ucenjuje onog malog kome su potrebna sredstva.

Ovim bi se opet vratili na istu situaciju kada smo zbog toga u prošlosti imali mnogo razloga da se mala i srednja preduzeća zatvore zato što su veliki sistemi dugovali puno malim preduzećima, malim proizvođačima i oni nisu imali ta obrtna sredstva. Banke, koje sam spominjao u prethodnoj raspravi, su sa tim ubitačnim kamatama uništile našu privredu. Mislim da je to odličan zakonski predlog i nema potrebe da se bilo šta menja. Nismo mi ovim amandmanom mislili da dužnik treba da se saglasi sa ustupanjem potraživanja.

Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović. Demokratska stranka Srbije podnela je amandman i na član 26, pa se u članu 26. stav 1. posle reči: "faktoru" briše tačka i dodaju reči: "na dan dospelosti potraživanja" Znači, nakon prijema obaveštenja iz člana 24. ovog zakona, dužnik je u obavezi da potraživanje isplati faktoru, na dan dospelosti potraživanja, radi preciznosti. Dalje, posle stava 2. dodaje se stav 3. koji bi glasio: "Danom prenosa isplate iz stava 2. prestaje obaveza dužnika i prema ustupaocu i prema faktoru" Naime, stav 2. glasi: "Ako dužnik isplati potraživanje ustupaocu, ne oslobađa se obaveze prema faktoru, ako je primio obaveštenje o ustupanju potraživanja, s tim što je ustupalac obavezan da faktoru odmah prenese isplatu" To je stav 2, a mi dodajemo posle toga logičan stav 3. koji kaže: "Danom prenosa isplate iz stava 2. prestaje obaveza dužnika i prema ustupaocu i prema faktoru" Znači, svakako je dužnik izmirio svoju obavezu prema ustupaocu i zato sam mislila da bi trebala da stoji i njegova potvrda da je primio obaveštenje. Onog momenta kada on primi obaveštenje, a može da se desi da jednostavno finansijski direktor pogreši i greškom uplati potraživanje ustupaocu a ne faktoru, samim tim njegova obaveza prema faktoru ne prestaje. Ali, kada ustupaoc prenese faktoru potraživanje koje je dobio nazad, onda bi trebala da prestane obaveza faktoru i prema jednom i prema drugom, da se precizira, jer je on ipak svoje dugove namirio. Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović. Opet preciznosti radi, stav 1. ovog člana u Predlogu zakona glasi: "Ustupalac je odgovoran faktoru za osnovanost i vrednost potraživanja koje su predmet ugovora o faktoringu" Mi predlažemo da se reč: "vrednost" zameni rečju: "iznos", pa da glasi: "Ustupalac je odgovoran za osnovanost i iznos potraživanja" Vi niste prihvatili ovaj amandman, uz obrazloženje da se termin: "iznos" odnosi samo na nominalan iznos potraživanja iz ugovora o kupoprodaji roba ili usluga. Naravno, to i jeste predmet ovog ugovora, upravo to potraživanje između dva pravna lica, a termin: "iznos" se upotrebljava i u članu 20. tačke 4) i 5), koje regulišu šta sve sadrži ugovor o faktoringu i posebno je predviđen tačkama 5) i 6) gde se kaže da ostale naknade, kamatu, proviziju i drugo, određuju osnovanost i iznos. Iz tih razloga smo predložili da i ovde stoji "iznos" a ne "vrednost" Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović. Da li neko želi reč? (Ne) Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini. Poštovani narodni poslanici, pošto je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, a s obzirom da je već ranije odlučivala o 1. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem utorak, 16. jul 2013. godine, sa početkom u 10.00 časova, kao Dan za glasanje o preostalim tačkama dnevnog reda sednice Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.